Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan ministr, ten už tam sedí, a zpravodaj ústavněprávního, tedy garančního výboru pan poslanec Vozka. Budeme pokračovat v rozpravě. Pokud nejsou zájmy o přednostní vystoupení, tak v tom případě prosím pana poslance Grospiče a připraví se paní poslankyně Válková. Ještě pan poslanec Antonín hlasuje s kartou číslo 54. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za pozornost.